My jsme navrhli poměrně velmi mírné opatření a to je snížení o 4 %. Není to nic, co by znemožnilo další fungování rodiny, firmy, obce, města nebo kraje.

My nesnižujeme průměrný plat. Stačí nenavyšovat počty pracovních míst. A to je ta cesta, kterou my dlouhodobě navrhujeme: mít méně státních zaměstnanců, zejména úředníků, zato lépe placených. To si myslím, že tomu rozumí každý, kdo platí daně.

Nicméně i loni jsme navrhli úsporu v této položce, kterou vládní většina odmítla.

A neděje se vůbec nic.

Jak to uděláme? My vám to určitě řekneme, jaké jsou možné cesty a které cesty bychom podpořili. To je třeba si říct. Takže měli jsme tu odvahu to zkusit a jít některou cestou. A myslím, že to je na širší debatu a že to není politický problém, že tady není politický střet.

My jsme byli proti jako občanští demokraté. To byl tehdejší úmysl těch, kteří to prosazovali, aby se na tom neprodělávalo. Pak se razantně snížila cena vstupů, nicméně vlastně podpora zůstala stejná. Pak máme oblíbenou položku tady pro předsedu zemědělského výboru. Určitě by byl zklamaný, kdybychom se nezabývali podporou agropotravinářského komplexu. Tady navrhujeme ušetřit 4 mld.

Tak bezesporu bych ji rušil a bezesporu by to neviděla ráda.

Takové ministerstvo, které utrácí někdy mnohdy zbytečně, je Ministerstvo pro místní rozvoj. Aby na to nepřišlo. Co si pod tím představíme?

Když se podíváme na ještě menší částku Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.

Šest miliard kompenzace jízdného. Vidím docela, musím říct, šikovné marketingové nástroje našich dopravců, kteří... My vám dáváme až 75 %. Neviděl jsem nikde na těch marketingových prostředcích dopravců: vláda, stát, Sněmovna, v tomto případě vláda vám platí 70 %. Současně čtu, že vláda si bere úvěr u Evropské investiční banky, aby mohla investovat do dopravní infrastruktury. Myslím, že potřebujeme minimálně šesti nebo dvanáctiměsíční statistiku počtu cestujících, abychom viděli, zda ten efekt byl takový, jak ti, kteří to podporují, jestli je takový, jaký si slibují, nebo jaký tvrdí. A je vlastně jedno, které si vezmete datum a tu částku.

Biliony.